Už funguje. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Bod číslo Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou

Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě.

Radim Fiala je omluven dnes.

Já bych chtěl jenom navázat na to, co jsme tady nedokončili minulý týden, protože už byla poměrně pozdní noční hodina.

Já si myslím, že pokud jsme odpověď na tu otázku od pana ministra Havlíčka v těch intencích, které jsme požadovali, nedostali u žádosti o prodloužení nouzového stavu, bylo by liché se domnívat, že se v tomto bodě dnes můžeme dozvědět něco více. A já bych asi uzavřel, že tam požadavek byl stejný minulý týden, jako je teď při schválení nouzového stavu, bohužel mu nebylo vyhověno.

Nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy nemám. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo. Děkuji.

Čili to je třeba jedna otázka, kterou bych měl. Nicméně uvítal bych skutečně odpověď, proč takto to vypadá.

A pan předseda Kalousek se hlásí. Prosím.